Takže mě zajímá, jestli opravdu to, co je napsáno v důvodové zprávě, tzn. ta dobrovolnost, se týká toho zákona. A potom, jaký vztah má dobrovolnost k tak výrazné sankci podle § 9, kdy ta sankce je od 20 do 50 tisíc? To by znamenalo, že někdo dobrovolně vstoupí do registru sbírek a pak nějakým způsobem nebude dodržovat pravidla a dostane sankci 20 nebo 50 tisíc korun. To mi připadá trochu kontraproduktivní.

Další věta cituji z důvodové zprávy je: Poslední podmínkou, aby se na tyto genetické zdroje a tradiční znalosti související s genetickými zdroji navrhovaný zákon vztahoval, je, že tyto genetické zdroje musí být získány až po vstupu Nagojského protokolu v platnost v daném státě, případě v Evropské unii, jdeli o členský stát Evropské unie. Protože většina sbírek...

Jestli máte doma někdo herbář a bude povinnost registrovat tyto sbírky a ta povinnost bude i pro soukromé subjekty, budete muset registrovat svůj herbář.

Tam prostě najdete funkční geny. To znamená, to se bude týkat ale úplně všeho. Pokud by to bylo povinné. Nevím, jestli by to nemělo být zmíněno nějakým způsobem v zákoně, tomu nerozumím, to by měli nějakým způsobem asi ošetřit vaši legislativci. Takže obecně musím říct, že co je škoda, že nebyly osloveny žádné výzkumné instituce, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy ani muzea apod., kterých by se potenciálně tento zákon týkal.

Pokud by tam nebyla dobrovolnost, tak samozřejmě ten dopad bude mít velkou administrativní a finanční zátěž na dané výzkumné instituce a muzea. Já tedy doufám, že tam ta dobrovolnost je, že to není jenom věta, která se nějakým způsobem dostala do důvodové zprávy.

Protože těch vědeckých institucí se to bude týkat.

Já vám děkuji. Nyní s řádnou přihláškou do rozpravy pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, máte slovo.

Bylo dost času na to tento zákon předložit do druhého a třetího čtení ještě v době minulé Sněmovny, minulé vládní koalice, kdy poslanci, které tento problém zajímal, měli dobrou informaci o tomto zákoně.